Já jsem přesvědčen, a ze zkušeností ze zemí, kde mnohem radikálně zavedli nové občanské právo, viz Maďarsko, a studoval jsem maďarský příklad, že ta diskontinuita, o které zde hovoříme, nebude tak fatální a chaos, o kterém zde hovoříme, nenastane. Mimo jiné proto, dámy a pánové, a podívejte se prosím na doprovodná ustanovení, resp. na temporální klauzule občanského zákoníku, že nová úprava občanského zákoníku reálně do praxe bude vstupovat postupně. Soudy budou dál soudit staré kauzy podle starého občanského zákona.

Ale 1. ledna, dámy a pánové, na soudech žádný chaos nenastane, ale postupně nové kauzy, které budou přicházet, budou souzeny podle nového práva a soudci se s tím budou moci seznamovat. Ruku na srdce, dámy a pánové. Přece většina praktiků pracuje a studuje ten zákon ve chvíli, kdy řeší konkrétní kauzu. A ruku na srdce: Jak dlouho se studenti na právnických fakultách připravují z občanského práva?

Většina z nich vám řekne jeden až dva měsíce. Já to nechci uvádět jako příklad, ale ta lhůta na přípravu nového občanského zákoníku byla pro občany téměř dva roky. Jaká je tedy přiměřená lhůta? ptal bych se řečnicky paní profesorky Válkové skrze pana předsedajícího, když hovoří o nepřiměřeně krátké době. Je to deset let, je to patnáct let?

To, že ten zákon není dokonalý, je samozřejmé. Žádné lidské dílo, které má 3 000 paragrafů, nemůže být dokonalé, protože na určité věci mají právníci různý právní názor.